Tak a teď jsem vás odhlásil a poprosím vás, abyste se zaregistrovali.

Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 9. července elektronickou poštou.

Ptám se, zda je jiný návrh? Žádný jiný návrh jsem nezaznamenal, budeme tedy hlasovat o těch dvou jménech, která jsem řekl. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro navržené ověřovatele? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 112. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a Petra Dolínka.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš pracovní důvody, Marie Benešová pracovní důvody, Klára Dostálová pracovní důvody, Karel Havlíček pracovní důvody, Jakub Kulhánek pracovní důvody, Jana Maláčová pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody.

Je to na žádost poslaneckého klubu SPD, který si bere přestávku v trvání 1,5 hodiny. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 112. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Zdá se, že kdo mohl, tak přišel. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 112. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A já tedy rovnou otevírám bod

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 43 poslanců a poslankyň. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí sněmovního dokumentu 8832.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předně mi dovolte, abych vám poděkoval, že jste umožnili, aby tato schůze proběhla, abychom měli možnost se ohlédnout, a zejména se do budoucnosti podívat, abychom neopakovali některé chyby, které se v minulosti opakovaly, a přijali nezbytná opatření. Skupina poslanců, kteří svolali tuto schůzi, předkládá návrh usnesení, kterým se